Také děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Hovorka, připraví se pan poslanec Bendl.

Zvlášť v levé části sálu.

Ale je třeba se podívat také na jednu věc, která je bohužel častým nešvarem. Od roku 2006 myslím, že je povinnost předkládat složitější návrhy s dopadem, s hodnocením dopadu regulace, tzv. hodnocením RIA. To i v tomto případě proběhlo. Bohužel teprve vlastně po projednání v komisích Legislativní rady vlády tento materiál přišel na vládu a ve vládě doznal dost podstatných změn. A to je věc, která není jenom tady, opakuje se i v jiných případech. Ano, extrém může být ten, že pokud bychom chtěli zachovat původní návrh, tak bychom ani jako poslanci nemohli předkládat žádné pozměňovací návrhy, to je pravda.

A také pro vinotéky. Chápu, že je snaha odbourat prostředníky, ale nejsem přesvědčen o tom, že zvolená cesta je ta nejlepší a jediná správná.

To je věc, kterou menší vinaři velmi těžce nesou.

To je obrovský pokrok, který jsme udělali. A oni byli tím hlavním motorem, jejich práce, jejich nasazení, že kvalita vína je dneska úplně někde jinde. A oni bohužel ten návrh zákona v této podobě, jak je předkládán, vnímají jako házení klacků pod nohy. Vím, že je těžké pro ministerstvo nalézt cestu, která by zabránila falšování vína.

Je pro mě důležité, abych se mohl vrátit z Poslanecké sněmovny a těm lidem, se kterými se znám, se mohl podívat do očí. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Já jenom, pane ministře, na zamyšlení a možná krátkou odpověď.

A jsem si jistý, že splní i ty nové povinnosti.

A nevyřešíme to.

Dostanou povinnost navíc a budou mít vícenáklady atd.

Ale to množství a ta cena mi říká, že já už bych tam ani tu zemi původu nehledal. Myslím, že ta zpráva je dostatečně vypovídající. Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Bendl. Děkuji za slovo.